Co je důležité říct, je to, že my tou novou identitou a řekněme tím sjednocením resortů a ministerstev nechceme nahrazovat pochopitelně velký státní znak nebo nikterak potlačovat jeho význam, pouze po vzoru jiných zemí chceme sjednotit komunikaci na úrovni ministerstev s tím, že v tuto chvíli analyzujeme všechny souvislosti i zákonného charakteru. Naším cílem je prostě sjednotit komunikaci zákonným využíváním symbolu na úrovni všech resortů státní správy a všech ostatních orgánů a do určité míry chceme prostě působit profesionálněji, ať už po vzoru Slovenska, nebo zmiňovaného Německa, kde tu symboliku skutečně velmi důsledně dodržují. Nepočítáme s tím, že bychom dělali žádné rozsáhlé zakázky. A vidíme zde určitou příležitost skutečně sjednotit tu zásadní roztříštěnost.

V tomto případě je to otázka celospolečenská.

Pan poslanec nemá zájem. Přistoupíme k další interpelaci, pravděpodobně poslední.

Dobrý večer.

Proto mi dovolte, abych položil několik dotazů.

Aspoň tyhle dva dotazy.

Děkuji, pane předsedající. Poděkuji také panu poslanci za tuto interpelaci.

Ten poslední, největší informační systém Dávky v tuto chvíli řešíme.

Jen minulý rok jsme přesně v souladu s harmonogramem a daným rozpočtem zprovoznili čtyři velké systémy. Tento rok nás čeká celá řada dalších nových systémů.

Druhá možnost, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí může jít, je veřejná zakázka IS DAV II. Už jsme to také minule diskutovali, před týdnem.

Třetí cesta je otevřené výběrové řízení na zajištění provozu a rozvoje současných platných OK aplikací. Tam, jak už jsem také minulý týden uvedla, byla zahájena příprava otevřeného výběrového řízení na zajištění provozu a rozvoje stávajících OK aplikací. Máme zajištěnu právní kancelář k přípravě zadávací dokumentace. A po diskuzi variant výběrového řízení bylo rozhodnuto na úrovni resortní kontrolní pracovní komise o využití standardního otevřeného výběrového řízení.

Děkuji paní ministryni. Prosím.

Prosím, paní ministryně. Já to mohu, pane poslanče, zopakovat ještě jednou.

A v tuto chvíli probíhá zpracování systémové dokumentace. A předpokládáme to na konci nebo v průběhu měsíce února.